Doba pro sběr podpisů na této petici počíná běžet ode dne zahájení sběru podpisů pod peticí a končí uplynutím dvanácti měsíců ode dne, kdy se rozhodnutí Ústavního soudu, kterým byl vysloven souhlas návrhu na konání referenda s ústavním pořádkem a zákonem podle článku 11 stalo vykonatelným. Co to znamená?

Takže proto my to navrhujeme jako první bod. A je potřeba tu otázku posunout a naopak odmítnout, odmítnout tuhletu smlouvu, kterou vy navrhujete, minimálně do té doby, než proběhne to referendum, pochopitelně.

Potom dále tady uvádíme, že navrhovat konání referenda je také Parlament České republiky.

To znamená, píšeme tady, jasně navrhuji, že k podání návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců a nadpoloviční většiny přítomných senátorů. To, co jsem četl před chvílí, je, že občané mohou sami, sami vyvolat referendum.

Ne, ne, to jsem neříkal, tak to není, jo?

A to si myslím, že je správné. Stejně ve finále v tom referendu rozhodnou občané. Takže to vůbec nevadí, proto jsme to tam taky dali, určitě, když někdo má dojem, že je potřeba referendum, a já si myslím, že právě vláda, která by uvažovala demokraticky, což není ovšem Fialova vláda, tak u takto závažné otázky bych čekal, že vy jako vláda sami od sebe vyvoláte byť třeba jednorázové referendum, jako tomu bylo u vstupu České republiky do EU.

A já se u toho samozřejmě musím ještě zastavit, protože ona to není žádná legrace, co vy tady předvádíte.